Na konci toho procesu by mělo být to, že český stát se rozhodne, jakou cestou chce s Českou poštou jít. Český telekomunikační úřad, tedy úřad českého státu, prohlásil, že Česká pošta, aby plnila tzv. univerzální službu, že jí stačí 2 100 poboček.

A to je to, co tato vláda přeci nechce. Tam nechceme směřovat.

Nenahradí. Takže chápu, že je potřeba Českou poštu ořezat na dřeň, co se týká nákladů.

Tady jsem s panem vicepremiérem zajedno, že je potřeba tyto náklady jednoznačně odstranit. Jednoznačně. Na druhou stranu potřebujeme pro Českou poštu přechodné období, abychom tento státní podnik stabilizovali. My jsme tady v minulosti otvírali trh pro cokoliv, ale bez toho, aby se český stát podíval na zájmy svých vlastních organizací. Takže to je na vysvětlení, co bych já k tomu ještě rád dovysvětlil. Ale naprosto odmítám argumentaci, že Česká pošta není kontrolovaná, že nemá auditované hospodaření. To se naprosto ohrazuji proti těmto výrokům. Děkuji panu ministrovi. Omlouvám se, pane poslanče . S přednostním právem pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan předseda Okamura. Taky nikdo nechce rušit pobočky. Já říkám: Ano, zachovejme služby.

Takže tady není žádný rozpor mezi panem ministrem Chovancem a mnou. Takže postupujeme společně.

Děkuji panu ministrovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Po něm pan poslanec Okamura s přednostním právem, po něm pan ministr s přednostním právem. Mně bude stačit opravdu pár minut. Chtěl bych tímto v rámci rozpravy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení zkrácení doby na projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému. Eviduji jeho návrh. Teď s přednostním právem pan předseda Okamura. Po něm s přednostním právem pan ministr, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. My jsme se tedy trošku asi nepochopili. Já jsem velmi rád, že se rozproudila veřejná debata před občany o České poště. To opravdu občané určitě vítají. Já jsem pouze chtěl dát inspiraci pro to, abychom také uvažovali směrem, kde Česká pošta může mít dobré postavení, kde je ten potenciál, a společně ten potenciál hledali, abychom České poště dali prostor, jakým způsobem se na trhu lépe uplatnit i ekonomicky. Hnutí Úsvit samozřejmě chce zachovat všechny pobočky České pošty.

Proto jenom znova zdůrazňuji, že já jsem tady dal inspiraci, nevolal jsem po žádném omezování služeb České pošty. To bylo přesně naopak, ten můj nápad. Hledal jsem další prostor, kde by Česká pošta mohla ekonomicky dobře fungovat, abychom zachovali kompletní portfolio služeb České pošty i na posledních malých vesničkách, aby tam občané ty služby měli.

Takže jsem rád, že se to tady vyjasní a že to bude skutečně transparentní a že se dozvíme kompletní údaje o hospodaření České pošty. A všichni myslím, že směrujeme ke stejnému cíli. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, pane ministře. Ještě jednou a myslím, že už dneska naposled, k České poště. Já jsem se nepřipravoval na diskusi o České poště.

To se také stalo.

Její výsledky hospodaření nejsou na základě listovního trhu v Německu, ale německá pošta koupila třeba DHL. To znamená, německá pošta většinu svého ekonomického úspěchu realizuje mimo území Německa a v těchto dceřiných společnostech, které vlastní. Bohužel, tak to prostě nefunguje. Slovenská pošta za univerzální službu platí zhruba 300 mil. korun. Francouzská pošta dostává dotaci. Jinak my jsme prostě zaspali, dámy a pánové! Německá 100 %! Každá pobočka úspěšné německé pošty, spravuje ji nějaký privátní partner té pošty, a proto ten ekonomický zázrak je tady. Potřebujeme přechodné období, aby Česká pošta prostě přežila. Česká pošta dneska zaměstnává 33 tis. zaměstnanců, má obrat 20 mld. a její zisk v letošním roce se pohybuje na úrovni 300 mil. Ten zisk má sestupnou tendenci. Jsem pro se podívat do ekonomických dat. Dneska pověřím pana ředitele Elkána, aby veškerá ekonomická data ve zjednodušené podobě poslal všem poslancům Parlamentu České republiky a senátorům, abychom tu nebudili dojem, že hospodaření České pošty je něco neznámého a něco tajného. Samozřejmě podrobnější screening posíláme Ministerstvu financí podle jeho potřeb. Děkuji panu ministrovi vnitra. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.